Stejně tak pan předseda Kováčik hovořil o tom, že výsledek voleb je následkem chyb demokratických stran. Já jsem přesvědčen, že má naprostou pravdu. Samozřejmě ten, kdo má historii, a KDUČSL je tady 99 let, tak máme za sebou podstatné chyby.

Pokud se dělí o moc a chtějí, tak jsou to sociální demokraté. To jste nás špatně četli.

Ale ono záleží, kdo vás uráží. Protože někteří lidé mě osobně urazit mohou pouze velmi těžko. Pravdou je, že to podle mého soudu nebylo jen označení konkrétních politických stran, ale demokracie jako systému.

Je to pravda, mohou za to naši předchůdci, za něco můžeme i my.

Vážení kolegové, vážené kolegyně, tím že jste nepřipustili diskusi, jste popřeli jeden z výroků Masaryka.